Dobro 15 i 10, ako me čuje pozivam, pozivam zastupnike koji su dali amandmane, sad je na redu Klub zastupnika SDP-a, amandman broj 34. na Članak 19. Predložena izmjena dovela bi do nepotrebnog administrativnog opterećenja i usporavanja postupaka komasacije.

pričekat ćemo dok nađete, pričekat ćemo.

Zahvaljujem. Po predloženim izmjenama izvori financiranja su navedeni u Članku 7. stavku 7., a u stavku 2. se predlaže dodavanje riječi: „u skladu s odredbama ovog zakona“ Stavkom 3. se predlaže za brisanje jer s njima poziva na izvršenje programa i u slučaju da jedinice lokalne samouprave ili Grad Zagreb u svoj proračunu osiguraju dostatna financijska sredstva za provedbu komasacije.

Prihvaća se. 36. amandman zastupnice Dalije, gospođe Dalije Orešković, Članak 20. Amandman se ne prihvaća jer predloženom odredbom Članka 20. konačnog prijedloga zakona uređen sastanak vlasnika na nomotehnički ispravan način uz uvažavanje da to, da je komasacija od interesa za RH. Održavanje sastanaka ne pridonosi nužno učinkovitosti provođenja postupka. Ne vidim niti jedan jedini razlog zašto bi se u provođenju komasacije odstupalo od uobičajenih uzanci upravnog postupka. Dakle, održavanje sastanka na kojem bi prisustvovao veći broj ili većina vlasnika teže je organizirati, a održavanje odvojenih sastanaka sa pojedinim vlasnicima recimo moglo bi pridonijeti tromosti i neučinkovitosti samoga postupka. Dakle, ujedno u usmenom razgovoru nije na isti način osigurana ona razina pravne zaštite kao u pisanom postupku u kojem se vlasnicima daje primjereni rok za očitovanje na prijedlog primjerice idejnog rješenja ili neki drugi akt. Drugim riječima ja se zalažem da se pridržavamo onoga što se i inače radi u upravnim postupcima gdje se stranci dostavi određena dokumentacija i daje se određeni rok da stranka iskoristi svoja upravna prava.

Također zastupnica gospođa Dalija Orešković ima amandman 37. na Članak 21. Nositelj komasacije osniva povjerenstvo u skladu s Člankom 24. ovog zakona čijim radom će se ubrzati i olakšati stručno postupanje u komasaciji pri čemu se u povjerenstvo imenuju stručne osobe iz područja koja su temeljna za postupak komasacije. Zahvaljujem. Povjerenstvo je ad hoc tijelo, dakle ad hoc tijelo. S obzirom da se komasacija provodi u interesu RH i s obzirom da zadire u ustavna prava vlasništva nije primjereno da se provedba takvog postupka povjerava jednom ad hoc tijelu već je puno učinkovitije, racionalnije i daje veća jamstva pravne sigurnosti da komasaciju provodi jedno stalno, profesionalizirano i primjereno kapacitirano upravno tijelo primjerice upravni ured ili odjel u okviru resornog ministarstva. Tražim da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Predložena izmjena sadržajno ne mijenja odredbu članka.

Amandman se ne prihvaća. Predloženo je ovim amandmanom usklađivanje sa ostalim odredbama budući da jedinice lokalne samouprave ili Grad Zagreb nakon izrade i prihvaćanja prijedloga idejnog rješenja postaje nositelj komasacije i tražimo da se o ovom amandmanu glasuje.

Nositelj komasacije osniva povjerenstvo u skladu s Člankom 24. ovog zakona čijim radom će se ubrzati i olakšati stručno postupanju u komasaciji pri čemu se u povjerenstvo imenuju stručne osobe iz područja koja su temeljna za postupak komasacije. Također se ovako izbjegava model iz važećeg zakona u kojem je cijeli postupak nadležnosti brojnih povjerenstava već se imenuje, imenujući samo jedno povjerenstvo kadrovski i stručno olakšava nositelju komasacije pokretanje i provođenje postupka komasacije. Dakle, za uspješno provođenje komasacije nužni su za to primjereno obučeni i osposobljeni ljudi. I neovisno o tome što postojeća odredba predviđa da se za predsjednika i zamjenika imenuju osobe koje imaju studij agronomske, geodetske ili pravne struke, neovisno o tome što, tu su i dva člana iz redova državnih službenika u ministarstvu, pa onda jedan član iz redova sudaca, sudskih savjetnika i zemljišnoknjižnih referenta i jedan iz redova državnih službenika geodetske struke.

Okvir u kojem takva ad hoc tijela djeluju ne pridonosi uspješnom, učinkovitom i racionalnom provođenju postupka, a najveći je problem u odnosu na one članove koji dolaze s lokalne razine ili su bliži lokalnoj razini jer je tu puno veći rizik od sukoba interesa. Također u odnosu na onog člana povjerenstva koji se bira iz redova vlasnika zemljišta koja su obuhvaćena komasacijom imamo situaciju da je interes tog člana koji je u povjerenstvu koje provodi komasaciju u izravnoj suprotnosti, dakle u suprotstavljenom sukobu interesa u odnosu na sve druge vlasnike koji sudjeluju u komasaciji. Takav model je pravno nakaradan i neodrživ, vrlo koruptivno porazan. To je ko matematička formula, kratak amandman i jako veliko obrazloženje. Klub zastupnika SDP-a odnosi se na čl. 24. Amandman se ne prihvaća jer je ova odredba utvrđena sa tijelima državne uprave, prvenstveno sa Ministarstvom pravosuđa čiji su predstavnici bili članovi Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga zakona, te je usuglašen stav sastava i radnog iskustva članova povjerenstva. U st. 1. predlažemo pojednostavljivanje odredbi vezano uz zamjenike članova povjerenstava. U st. 3. i 6. predlaže se riječ, brisanje riječi odnosno na službenika na raspolaganju za poslove komasacije zato što je taj termin u usporedbi sa zaposleni službenici nije jasan i stvara pravnu nesigurnost. U st. 4. alineji 4. predlaže se dodavanje riječi „i njegov zamjenik“ jer je to jedini član povjerenstva koji nema svoju zamjenu, a u stavcima gdje ono je definirano potrebno radno iskustvo smatramo da je zbog važnosti poslova i potrebnog znanja treba ostati 7, a ne 5.g. kako je predloženo i tražimo glasanje.

Amandman se ne prihvaća.

Vi ostajete kod svog, ja ostajem kod svog.

Predložena izmjena sadržajno ne mijenja odredbu članka, postupak javne nabave jasno je propisan Zakonom o javnoj nabavi i pokreće se sukladno potrebama i sukladno raspoloživim sredstvima. U st. 2. predlaže se brisanje riječi a zahtjevom može tražiti od nositelja komasacije da putem javnog natječaja pribavi usluge stručnog nadzora za poslove i radove iz ovog stavka. Jasno je da se zna za koje poslove i radove je potreban stručan nadzor, a povjerenstvo ne bi trebalo imati nadležnost za pitanja javne nabave. Stoga tražimo da se o ovom članku glasuje, amandmanu. 44. zastupnica Dalija Orešković odnosi se na čl. 25. Amandman se ne prihvaća. Nositelj komasacije osniva povjerenstvo u skladu s čl. 24. ovog zakona i već prethodnim obrazloženjem vezano na prethodne amandmane. Iz ovog članka vidi se da su njihove aktivnosti pretežno usmjerene na provedbu pa radnji koje možemo smatrati koordinacijom. Za provođenje takvih ovlasti nije potrebno gubiti toliko puno energije na osnivanju i organizaciju rada takvih povjerenstava kao ad hoc tijela u provedbenom smislu, ad hoc povjerenstva za provedbu komasacije bit će najveća zapreka u žurnosti i efikasnosti samog procesa.

Također Klub zastupnika SDP-a opširan, vrlo opširan amandman na čl. 28., to je amandman br. 46. Amandman se ne prihvaća. Također predložena izmjena sadržajno ne mijenja odredbu članka. Zbog pojednostavljenja je određeno drukčije, ali ukoliko vi smatrate da ne mijenja sadržaj povlačimo ovaj amandman.

Čl. 18. st. 7. propisano je donošenje pravilnika kojim se propisuje postupak za provođenje komasacije na određenom području i mjerila za objavu javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području, te mjerila za odabir određenog područja prema javnom pozivu. U st. 1. zakona iz e-savjetovanja nositelj komasacije je pokretao postupak nabave usluge i izrade prijedloga projekta komasacije, sada je to ministarstvo koje s izvođačem sklapa ugovor, tko u konačnici plaća tu uslugu i iz kojih sredstava? Ako nositelj komasacije provodi sve administrativne i tehničke poslove vezano uz komasaciju onda treba provesti i ovaj. U st. 2 se predlaže brisanje riječi u skladu sa sklopljenim ugovorom o nabavi iz ovog stavka jer je ta odredba već definirana u tom stavku u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovor, tako da tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća, također predložena izmjena sadržana ne mijenja odredbu članka. Tražimo glasanje o ovom amandmanu, budući nositelj komasacije saziva sastanak vlasnika zemljišta, nema odredbi vezano uz skup sudionika komasacije.

Amandman se ne prihvaća jer su svi postupci u vezi s postupkom komasacije hitni postupci.

Mi predlažemo da članak glasi, rješavatelj donosi rješenje o provođenju komasacije u roku od 30 dana od prihvaćanja projekta komasacije, a njegovi sastavni dio popis katastarskih čestica na kojima će se provoditi komasacija. U st. 1 je predloženo definiranje roka za donošenje rješenja o provođenju komasacije i tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća jer je postupak javne nabave jasno propisan Zakonom o javnoj nabavi i pokreće se sukladno potrebama i sukladno raspoloživim sredstvima. Javna nabava i sklapanje ugovora sa izvođačima mora biti jasno propisana, ministarstvo može sudjelovati u tom postupku ako je nositelj komasacije, a jedinice područne regionalne samouprave nisu nositelji komasacije po ovom zakonu pa mogu sudjelovati samo ako snose troškove izvođenja radova to je ono što mi predlažemo i tražimo glasanje. Dobro.

Amandman se ne prihvaća predložene izmjena sadržajno ne mijenja odredbu članka. Povlačimo.

U tom podstavku stoji sljedeće, preglednu kartu s granicama komasacijskog područja i zemljišta za komasacijsku gromadu na kojoj je prikazano postojeće stanje, putne i kanalske mreže, postojeća obilježja krajobraza, položaj zemljišta u vlasništvu RH posebno za zemljište u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba te položaj ostalog zemljišta. Zašto se ponovno onda izrađuje ta pregledna karta te smatramo da amandman ovako treba odnosno članak izgledati i tražimo da se glasa. Amandman se ne prihvaća, predložene izmjene sadržajno ne mijenja odredbu članka, a čl. 39. prijedloga zakona sadrži

Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Klub zastupnika Mosta, zastupnik Darko Klasić, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Socijaldemokrata, Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnica Dalija Orešković, zastupnik Dražen Bošnjaković, zastupnica Katarina Peović. Molim predsjednika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog amandmana nije prihvatljiv ovim zakonom se ne osiguravaju dostupni i pouzdani načini uklanjanja nepravilnosti pa se stoga ne može ni prihvatiti ovaj amandman. Nepravilnosti će se uklanjati sukladno drugim pravilima primjenjivima za pojedino područje, primjerice nepravilnosti u svezi zaštite osobnih podataka će se uklanjati sukladno propisima koji reguliraju tu materiju. Evo pa na početku obrane amandmana naših za ovaj zakon moram izraziti svoje čuđenje da obrani amandmana ne prisustvuje apsolutno nitko iz vladajuće većine jer ovime se to samo formalizira. Mi jedni drugima govorimo ono što već znamo. Drugo što bi htjela reć kao uvod za sve amandmane koje ću braniti i pretpostavljam isto tako i ove druge amandmane što je sažela naša i moja kolegica Sandra Benčić u završnoj riječi bez obzira na određena poboljšanja na tu temu o ovome zakonu, moramo konstatirati da ovim prijedlogom zakona Ankica Lepej ne bi bila zaštićena, Maja Đerek nije zaštićena kao ni Adrijana Cvrtila. Dakle, ne prihvaćamo vaše obrazloženje, smatramo da bi se zbog toga što zakonom uopće nije propisan način na koji se postupa nakon što se utvrde nepravilnosti i koji je način njihovog uklanjanja trebao bi se propisati i način postupanja nakon utvrđenja nepravilnosti kao i rokovi rješavanja jer inače ovaj zakon neće postići svoj cilj. Amandman se ne prihvaća. Radi se o dijelu teksta zakona u kojoj je vjerno prenijet sadržaj europske direktive. Područja koja su propisana u točci a su precizno određana popisom akata koji su sastavni dio zakona čemu ne udovoljava dani prijedlog. Tražim glasanje o amandmanu s obzirom na to da je područje zaštite ljudskih prava izuzetno važno područje bez obzira na to što direktiva sama ne propisuje trebalo posebno apostrofirati i općenito zaštita zviždača navedenim zakonom svedena je na toliko uske okvire da ona ista nije zadovoljavajuća niti za trenutno stanje, a kamoli za one koji su do sad stvarno svojim životima i načinima kako je to prošlo svjedočile katastrofi na tom području.

Amandman se ne prihvaća. Prijedlog amandmana nije prihvatljiv, točka a je vjerno prenesena iz direktiva, a sadržaj ne konkretizira na aktima u prilogu zakona. Točkom a kao uostalom i ostalim odredbama čl. 4. je uređena sadržana primjena zakona pa u tom smislu nije jasno koji je sadržaj obuhvaćen prijedlogom podnositelj prijava koruptivnih kaznenih djela.

Dakle, moj prijedlog je bio da se u zakon doda i to na prvo mjesto da ovaj zakon štiti podnositelje prijava protiv koruptivnih kaznenih djela i to je ono što bi zakon zapravo trebao štititi, to su zviždači. Prijavitelji nepravilnosti mogu biti ljudi koji su primjerice prijavili da je nekom vatrogasnom uređaju istekao atest, to je jedna nepravilnost, međutim ako govorimo o ljudima koji riskiraju svoje sudbine utoliko što znaju da će vjerojatno ostati bez posla, bez egzistencije, da će biti u društvu stigmatiziran i zato što su otkrili neku veliku koruptivnu radnju unutar neke organizacije državnog ili javnopravnog tijela gdje su zaposleni, onda govorimo o tome da su ti ljudi prijavili korupciju i ovakav zakon bi trebao na svoje prvo mjesto istaknuti što on štiti, trebao bi štititi podnositelje prijava koruptivnih kaznenih djela, a onda možemo dodati i sve ostalo, sve ovo što ste transponirali iz direktive EU, kao eto povredu tržišnog natjecanja, povredu čega sve, svega što je nebitno. Vi ste zapravo zaštitu zviždača sveli u fus notu, a čak se ni u fus noti ne može pronaći. Citiranom odredbom zakona je već jasno određeno da prijavitelji mogu podnositi prijave i drugim tijelima sukladno sadržaju prijave i da će se u tom slučaju primjenjivati drugi zakoni, što uključuje i zaštitu ako je ona predviđena drugim zakonima. Točno ste to rekli samo niste rekli, a to onda neće znati niti drugi koji bi trebali zakone primjenjivati u praksi. Kada imamo pravnu zaštitu propisanu odredbama ovog zakona i primjerice odredbama Zakona o radu ili Kaznenog zakona koji će institut imati prednost? Vrlo često, vrlo često su ti instituti različito uređeni, nekad konfrontiraju jedan s drugim, primjerice ako usporedimo ovaj zakon sa Zakonom o radu imamo neke razlike u tome na kome je teret dokaza, dakle niste horizontalno uskladili zakone. U praksi će to dovesti do toga da će padati sudske presude, uvijek će takve situacije biti na štetu zviždača. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog amandmana nije prihvatljiv, ovaj amandman je očito uložen na krivu podtočku b umjesto na točku c. U ime odbora nema nikoga, pa ćemo o tome morati glasovati naravno. 6. amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Amandman se ne prihvaća. Radi se o prijedlogu koji je gotovo potpuno istovjetan postojećem tekstu koji ipak vjernije prati izričaj direktive koja se prenosi ovim zakonom. Kako bi se izbjegao eventualni pogrešni prinos direktive zadržavamo postojeći tekst. Ne prihvaćamo objašnjenje i tražimo glasanje zato što piše u, pod st. 8. pod c, znači pod c, mi smo ovaj put, mi smo dobro ovaj uglavili, piše da prijavitelji nepravilnosti rade, a mi smo znači to je nomotehnička neka promjena da se koristi termin u radnom odnosu. Mislim ne razumijem šta tu nije ovaj jasno i zašto je to ovaj odbijeno, znači to je, samo se to traži da se navede da su osobe koje su zaposlene da se stavi u radnom odnosu, eto. 7. amandman Kluba zastupnika SDP-a.

To znači i nepravilnosti koje su se dogodile prije stupanja ovog zakona na snagu. I na isti način na koji status branitelja dodjeljujemo nekome tko je bio branitelj u Domovinskom ratu, dakle nije branitelj postao u 2018., nego smo 2018. ili 2022. donijeli neki novi zakon kojim se priznaju određena statusna prava, isti mehanizam, ista pravna filozofija, ista pravna logika ako postoji politička volja može se primijeniti i na status zviždača, dakle odnosno prijavitelja nepravilnosti. Netko je prijavitelj nepravilnosti zato što je učinio radnju prijave nepravilnosti, a ne zato što je u nekom trenutku neki zakon stupio na snagu. Dakle, ove riječi „neovisno o vremenu njihova nastanka“ rješavaju osnovni prigovor kojeg je imala skupina zviždača formiranih u svoju udrugu odnosno svi oni koji su u javnom prostoru, u javnom savjetovanju ukazivali na to da ovaj zakon ne štiti apsolutno nikoga i ne štiti i ne postiže ništa. Otkaz sa ciljem osvete predstavlja jedno od nedopuštenih ponašanja sukladno ovom zakonu za što postoje zaštitni mehanizmi koje prijavitelj nepravilnosti ima na raspolaganju. Međutim ne može se pretpostaviti da će svaki otkaz biti motiviran osvetom, pa je stoga ovaj prijedlog nesrazmjeran na štetu poslodavca. Dakle, cilj, ne prihvaćam vaše obrazloženje zato što cilj zakona treba biti da se prevenira svaka mogućnost osvete prema prijaviteljima nepravilnosti, a ne da zakon represivno djeluje tek kada se ta osveta dogodi. Zbog toga predlažemo da se konkretiziraju zlonamjerni postupci zbog unošenja dodatne odredbe zabrane izvanrednog ili redovnog otkaza tokom trajanja utvrđivanja nepravilnosti.

Naknada štete je definirana kao jedna od prava prijavitelja nepravilnosti koje je propisano čl. 11. zakona, hoće li poslodavac biti dužan nadoknaditi štetu i u kojem opsegu odlučuje sud. Točno, odlučuje sud, a pitam vas na temelju koje odredbe i čemu ovaj zakon kao posebni zakon lex specialis o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ako im on pruža nikakve nove ili dodatne garancije. Činjenica je da će se svaki prijavitelj nepravilnosti naći u situaciji da svoja prava ostvaruje u sudskim postupcima koji će trajati 5, 10, 15 ili možda više godina u jednom trenu kad i dođe do sudske presude u kojoj će se utvrditi da je otkaz bio posljedica nekakve osvete, dogodit će se što, dogodit će se ništa jer su u međuvremenu protekli i neki rokovi iz drugih zakona za pokretanje nekih drugih postupaka. Stoga ova odredba, ovaj amandman glasi: „Poslodavac je dužan prijavitelju nepravilnosti nadoknaditi svu materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu sprječavanjem ili pokušajem sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti te pokretanjem zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti.“ Ovakva odredba pruža zviždačima pravnu sigurnost i daje im pravni temelj da neovisno o dužni trajanja drugih postupaka u kojima će dokazivati primjerice neosnovanost otkaza mogu nadoknaditi svu u međuvremenu nastalu štetu. Jedna od njih može biti i ta da su eto 10, 15 godina bili bez posla, a to znači i bez mogućnosti napredovanja u karijeri.

Tim je istim člankom otkaz predviđen kao jedna od radnji koje mogu predstavljati osvetu. Znači riječ je sličnom amandmanu kao što je predao zeleni-lijevi blok, a koji nam je Udruga Pomak sugerirala svima, a to je da se izrijekom u zakonu navede da je davanje otkaza zviždačima nedopušteno. E sad, vaše obrazloženje u prvom primjeru mi je bilo indikativno, kao i vaša rasprava u ovom zakonu, a to je da nisu svi otkazi uzrokovani osvetom. Ali to vam je ista situacija kao kod obiteljskog nasilja kada vi trebate a priori uzeti relevantnima ono što žrtva govori, a ne znači već unaprijed zapravo sumnjati u ono što žrtva potencijalna govori. Znači ovdje je ključna stvar, mislim šta se dešava zviždačima, ključna stvar koja se njima dešava to je otkaz i da bismo mi spriječili da dođe do otkaza i tu se vidi ne razumijete odnose snaga. Znači čak i da pogriješite, manja je greška ako ste pogriješili ako ste stali na stranu onih koji su najčešće nezaštićeni, a to su radnici koji su prokazivali za koruptivne radnje svojeg poslodavca. Oni su nezaštićeni. Vi ovdje svojom argumentacijom štite poslodavca. Znači ono što smo mi htjeli i to je ovaj propustio napraviti da se izrijekom kaže da se ne smije davati otkaz. I to ste propustili napraviti. Znači vrlo je čest slučaj da se radnike otpušta i da treba zaštititi onog tko je slabiji, a to je radnik. I to ovim amandmanom ste stvarno mogli unijeti, ali nažalost niste. Mi ćemo se koncentrirati znači na ove radno pravne odnose i imate isto tako problema sa Zakonom o radu u nizu tih članaka. Podrazumijeva se primjena važećih propisa diskriminacije, a ne mora se uvijek raditi o zakonima kao vrsti akata kojima je definirana diskriminacija. 13. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se sa istim obrazloženjem kao i prethodni. Ne, nije mi objašnjenje da se ne prihvaća niti jasno zbog čega ne. Zbog toga jer je zaštita od diskriminacije u hrvatskom pravosuđu regulirana Zakonom o suzbijanju diskriminacije kojim su između ostalog propisani kriteriji utvrđivanja diskriminacije, oblici diskriminacije te diskriminacijske osnove koje mogu biti povodom nepovoljnog postupanja. Radi pravne jasnoće i primjene zakonskog uređenja diskriminacije termine diskriminacija i diskriminirajuća postupanja treba kroz zakonski tekst tumačiti u skladu s posebnim zakonom odnosno Zakon o suzbijanju diskriminacije. Popis ponašanja koja se mogu smatrati osvetom je vjerno reproduciran iz direktive i njime su već izrijekom obuhvaćena neka od ponašanja koja se nalaze u ovom amandmanu. Zahvaljujem tražimo glasanje o ovom amandmanu jer tražimo zapravo dodavanje opomene pred otkaz jer odnosno upozorenje na obveze iz radnoga odnosa jer često poslodavci daju opomene pred otkaz kako bi zastrašili ili uplašili radnika te u slučaju da dolazi često i do odustajanja od daljnjih prijava nepravilnosti, a zbog toga što su i poslodavci sami upoznati sa financijskim stanjem radnika pa se opomena pred otkaz može iskoristiti kao prijetnja ili ucjena.

Amandman se ne prihvaća. Popis ponašanja koja se mogu smatrati osvetom je vjerno prenesen iz direktive i ne smatra se konačnim što proizlazi iz formulacije stavka 2. osvetom se osobito smatraju.

Dakle, mi smatramo da poslodavci često daju opomene pred otkaz ugovora o radu kako bi zastrašili radnike i to svi znamo da se to rabi i događa te isti dakle, radnici uslijed toga odustaju od daljnjih prijavljivanja nepravilnosti i to znamo. Poznato je isto tako da su poslodavci upoznati s financijskim stanjem radnika pa se opomena, opomena pred otkaz vrlo lako može iskoristiti ili kao ucjena. Također potrebna je zabrana davanja poslovno uvjetovanog otkaza, tzv. tehnološkog viška jer poslodavci vrlo često koriste upravo taj institut kako bi se prikrilo da zapravo daju otkaz radniku, dakle kao osvetu za prijavljivanje nepravilnosti i zbog toga naravno ostajemo kod zahtjeva za glasanje o amandmanu. I koristim još malo vrijeme da ponovno ponovimo da je ovo jedan od onih važnih zakona u borbi protiv korupcije i da je zbog toga njegova nedostatnost u zaštiti zviždača zapravo gubi svoju svrhu i svoj smisao.

Prihvaćanjem ovog amandmana osudio bi se doseg ove odredbe koja je u postojeću formulaciju u potpunosti u korist prijavitelja nepravilnosti. Budući da učinak nedopuštenog ponašanja proširuje se na svakoga što je nužno za učinkovito ispravljanje takve nepravilnosti. jasno je stava ministarstva da ćete odbiti sve amandmane ne samo moje, nego i ostalih klubova. Pa ću ja da ne obrazlažem svaki put jedno te isto sažeti svoje obrazloženje svih tih amandmana u ovoj rečenici. Sve što ste trebali napraviti ovim zakonom to je da pučkoj pravobraniteljici dodate jednu novu ovlast, a to je da na temelju neke prijave neovisno o tome kad je podnesena ocijeni sadržaj te prijave i kaže ova osoba ima status prijavitelja nepravilnosti a time i sva prava koja proizlaze iz ovog zakona. Time biste doista uredili status zviždača, time biste poslali poruku onima koji su do sada bili borci protiv korupcije kao što je to Adrijana Cvrtila, Maja Đerek i brojni drugi, da ovaj pravni sustav stoji iza njih i da uopće prepoznaje koja je uloga zviždača i prijavitelja nepravilnosti u sustavu borbe protiv korupcije i u zaštiti javnih interesa. Vi to uporno odbijate napraviti, a onda i sve ove manje nomotehničke izmjene i podešavanja zakona sukladno ovoj osnovnoj ideji proizlaze ili ne proizlaze iz osnovnog cilja i osnovnog plana. Dakle, moje je da je bila ako je Ured pučke pravobraniteljice to tijelo koje je nadležno za provedbu ovog zakona, onda hajmo dati jasnu ovlast da dodjeljuje i određeni status, a onda možemo imati i posebni zakon koji definira koja su to dodatna prava, koji je to nadstandard u zaštiti prijavitelja nepravilnosti. U protivnom, ovako kako ste vi to postavili to je naprosto jedan zakon kojeg ćemo prikazati Europskoj komisiji kao eto imamo ga reda radi, da možemo upisati kvačicu u akcijski plan borbe protiv korupcije kao aktivnost koju smo proveli. Nismo, hvala. Tražim da se o amandmanu glasa o ovom amandmanu i svim ostalim nema potrebe obrazlagati jer nema tko s druge strane uopće prijedlog i ideju nekog amandmana čuti. Popis ponašanja koja se mogu smatrati osvetom je vjerno prenesen iz direktive i ne smatra se konačnim što proizlazi iz formulacije stavka 2. Osvetom se osobito smatraju, dakle moguće je zamisliti druge radnje, odnosno ponašanja koja će se u konkretnim situacijama predstavljati osvetu opomena pred otkaz odnosno upozorenje na obveze iz radnog odnosa će stoga predstavljati radnje kojima se čini osveta ako su počinjene sa svrhom osvećivanja prijavitelju nepravilnosti.

Prva stvar, znači opomena pred otkaz je i u Zakonu o radu nezgodan instrumentarij zato što ona ne zastarijeva. Netko vam da kao radniku opomenu pred otkaz, ona je do kraja vašeg radnog vijeka zabilježena i poslodavac se bilo kad može pozvati na tu opomenu pred otkaz da vam da otkaz. Evo sad u Holdingu imamo situaciju da se višak radnika, kolektivni višak uvrštava između ostalog i tom odrednicom da je netko dobio opomenu pred otkaz, a možda je recimo cinkao Bandića i govorio kako je Bandić loš i korumptivan što možemo očekivati da se u toj ogromnoj instituciji dešavalo zadnjih koliko već godina. Znači to je zakonski određeno kao jedan od važnih instrumenata znači davanja otkaza u procesu određivanja kolektivnog viška radnika. Znači, taj će radnik biti u prednosti da dobije otkaz naspram nekog drugog radnika koji nije nikad dobio opomenu pred otkaz i može se očekivati i imamo naravno niz primjera da je kad se poslodavac nije odlučio da da otkaz tom radniku ipak odlučio da mu da opomenu. I ta opomena može biti nezgodan oblik zapravo čak možda i nezgodniji u nekim situacijama od samog otkaza jer će biti teško dokazati kasnije da je to uzrokovano i uvjetovano time da je radnik upozoravao na korupciju, jer je ona neograničena. Opomena nema rok zastarijevanja i vrlo je teško kasnije datirati na što se ona zapravo odnosi. A u nizu primjera i sa sindikatima u razgovorima smo čuli da poslodavac naravno nikad neće priznati da je otkaz uvjetovan radničkim moralom i prokazivanjem korupcije.

Ovakav prijedlog o isključenju protupravnosti je u bitnom već reguliran drugim stavcima članka 10. što se tiče dijela u svezi klasificiranih podataka u članku 5. stavka 2. je određeno da se ovim zakonom ne može derogirati pravo EU ili nacionalno pravo koje se odnosi na zaštitu klasificiranih podataka.

Dakle, mi smatramo da je potrebno jasno i decidirano propisati oslobođenje od odgovornosti od otkrivanja poslovne, službene ili profesionalne tajne ili bilo kakve druge vrste klasificiranog podatka kada je takav podatak važan za dokazivanje nepravilnosti. Smatramo da je to neophodno kako bi se osnažilo ljude da prijavljuju nepravilnosti tj. da prijavljuju koruptivne radnje kojih nažalost u ovoj zemlji ne nedostaje. A ako se to ne prihvati onda naravno ćemo u tome imati jednu kamilicu što kažu od zakona, a ne zakon koji će dati podstrek ljudima da se počnu doista i na svojim radnim mjestima i u svojim radnim okruženjima boriti protiv tog zla zvano korupcija. Brisanjem stavka 1. i 2. bi se prekršio Članak 21. stavak 2. Direktive EU. Zastupnice nema pa ionako moramo glasovati o njima, ali ona je rekla da za sve njene amandmane traži glasovanje pa to vrijedi i za taj. 21. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman se ne prihvaća. Prihvaćanje amandmana u dijelu koji se tiče sekundarne pravne pomoći bi značilo promjenu sadržaja odnosno područja za koja se sekundarna besplatna pravna pomoć može dodijeliti sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Zahvaljujem. Naravno da nismo zadovoljni sa obrazloženjem odbijanja amandmana stoga tražimo glasanje jer prijavitelji nepravilnosti rijetko su, nerijetko su izloženi financijskom riziku radi zaštite svojih prava koja su ugrožena ili povrijeđena zbog prijave nepravilnosti što se onda odražava i na profesionalni ili privatni život. Stoga osim što im je potrebna financijska potrebna im je i psihosocijalna podrška kako bi se prevenirale trajno štetne posljedice zbog prijavljivanja nepravilnosti. Amandman se ne prihvaća. Isto obrazloženje kao i prethodni amandman. Ne prihvaćamo obrazloženje jer predloženim amandmanom osiguravamo punu pravnu pomoć za prijavitelja nepravilnosti uključujući i oslobađanje od plaćanja sudskih troškova i sudskih pristojbi, a sve sukladno odredbama Članka 12. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Dakle, ljudi koji se nalaze u situaciji da im je potrebna novčana pomoć bez obzira na njihov materijalni status koji bi se trebao gledati na način kakvim automobilom dolaze na sud ili pravobraniteljici je neprihvatljivo.

Amandman se ne prihvaća. Isto obrazloženje kao i prethodna dva. Nema predstavnika kluba pa ćemo o tome morat glasovati. 25. amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Amandman se ne prihvaća. Njegovim prihvaćanjem bi se povezane osobe bi bile uskraćene za druge vidove zaštite koje su osigurane prijaviteljima nepravilnosti.

Stoga bi pružanje zaštite predviđene Člankom 11. stavka 1. točka 5. svim povezanim osobama dovelo u pitanje usklađenost toga zakona sa Ustavom RH i ustavnopravnim položajem pučkog pravobranitelja. Prilikom implementacije direktive EU u nacionalni sustav nužno je voditi računa i o ustavnoj definiciji, zakonskoj regulaciji načela i djelokruga postupanja institucije pučkog pravobranitelja. Amandman se prihvaća. Amandman se ne prihvaća. Iako sustav certificiranja prijavitelja nepravilnosti nije nepoznat u pravnoj teoriji stručni predlagatelj se nije za njega opredijelio iz više razloga. Prvi i najvažniji razlog je pitanje tijela koje bi vodilo evidenciju prijavitelja, izdavalo potvrdu o činjenici da je određena osoba prijavitelj nepravilnosti. Jedina je mogućnost bila povjeriti zakonom to pučkoj pravobraniteljici. 28. amandman Odbora za ljudska prava i nacionalnih manjina. Amandman se ne prihvaća. Predložena promjena ne bi doprinijela boljoj primjeni zakona u praksi, a mogla bi se protumačiti kao ograničenje dosega Direktive EU. Nema predstavnika odbora pa ćemo o tome glasovati. 29. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Kao i, obrazloženje kao i prethodni amandman. Radi jasnoće definira se odgovarajuća zaštita budući da je riječ o osobama koje su anonimno prijavile nepravilnosti te je njihov identitet naknadno utvrđen zbog čega trpe osvetu. Stoga ove osobe ne uživaju svu zaštitu reguliranu ovim zakonom odnosno zbog njihovog otkrivanja identiteta nema potrebe za zaštitom identitet povjerljivosti Članak 11. stavak 1. točka 1. zbog čega uživaju odgovarajuću zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

Također tražimo glasanje oko ovog amandmana jer smo tu zapravo željeli istaknuti i staviti naglasak da zaštita prijavitelja nepravilnosti čiji identitet naknadno utvrđen da mora biti odgovarajuća zaštita.

Amandman se ne prihvaća. U većem dijelu amandman je već adresiran formulacijom iz konačnog prijedloga zakona. Što se tiče odgovornosti sudaca odnosno drugih osoba koje vode pojedine postupke, njihova odgovornost na eventualno ne postupanje po zakonu te pravna osoba u tim slučajevima regulirana su drugim propisima te ih stoga ne treba propisivati u ovom zakonu. 33. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Amandman se ne prihvaća. Prihvaćanjem ovog prijedloga bi se izravno kršio čl. 10 direktive koji prijavitelju nepravilnosti izričito ostavlja na dispoziciju odabir sustava unutarnje ili vanjsko prijavljivanje putem kojeg mora podnijeti prijavu nepravilnosti. U ime odbora. Sad je 34. amandman Klub zastupnika SDP-a. Nije mi drago što se ne prihvaća, pa ću obrazložiti može se predomislite. Amandmanom se daje prednost unutarnjem kanalu prijavljivanja nepravilnosti budući da se neke nepravilnosti mogu brže i lakše utvrditi i otkloniti od strane poslodavca, a prijavitelju osigurati adekvatna zaštita. Ukoliko prijavitelj ocjeni da ne može ostvariti učinkovitu zaštitu podnošenjem prijave povjerljivoj osobi, prijavu može podnijeti izravno pučkoj pravobraniteljici. Amandman se ne prihvaća. Udio od najmanje 20% radnika je propisan po uzoru na pravila koja reguliraju izbor radničkoga vijeća te se time zadržava i rješenje iz postojećeg Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Ne prihvaćamo vaše obrazloženje, ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje jer naprosto ovim amandmanom se želi spriječiti vrlo česta realna situacija i naravno onda i mogućnost u budućnosti da poslodavac imenuje povjerljivu osobu iz kruga sebi bliskih osoba. Tome svjedočimo gotovo svakodnevno jer povjerljiva osoba u duhu ovog zakona bi trebala biti nepristrana, trebala bi biti objektivna te stoga nije preporučljivo da poslodavac zapravo sam imenuje povjerljivu osobu bez sudjelovanja radnika. Koristim ovu priliku da vas podsjetim na riječi Adrijane Cvrtile, možda će to nešto učiniti da se ipak ovi amandmani prihvate. Ona kaže bez zamjerke na realnosti, žao mi je što sam zazviždala u Hrvatskoj jer sam ispala stigmatizirana, čudakinja bez posla, da sam to učinila bilo gdje u pristojno uređenoj pravnoj državi u EU vjerojatno bih bila junakinja. Pa evo ja molim ponovno, još uvijek imam nade da će se razmisliti o ovim amandmanima kako bismo zaista dobili zakon koji bi zviždače realno, učinkovito štitio i bio poticajan za prijavljivanje koruptivnih radnji. Amandman se ne prihvaća. Radi funkcioniranja sustava unutarnjeg prijavljivanja mora biti osiguran mehanizam imenovanja povjerljive osobe i u slučaju izostanka odgovarajućeg prijedloga od strane radničkoga vijeća ili sindikalnog povjerenika odnosno najmanje 20% radnika. Klub Socijaldemokrati traže da se taj članak izbriše jer i onako se često događa da poslodavac imenuje povjerljivu osobu iz svog kruga povjerenja, a ta osoba treba biti nepristrana i objektivna te stoga nije preporučljivo da poslodavac sam imenuje povjerljivu osobu bez radnika i tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća. Udio od najmanje 20% radnika je propisan po uzoru na pravila koja reguliraju izbor radničkoga vijeća te se time zadržava i rješenje iz postojećeg Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. 38. amandman zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća s obrazloženjem kao i prethodni amandmani. 39. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Amandman se prihvaća. 40. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Prihvaća se kao i prethodni amandman. 41. amandman Klub zastupnika Socijaldemokrata. E taj se ne prihvaća. U odnosu na tekst konačnog prijedloga zakona u osnovi se amandmanom predlaže da se postupak unutarnjeg prijavljivanja uz povjerljivu osobu mogu provoditi druga tijela kod poslodavca. Obrazloženje je jako dugačko, tražimo glasanje jer tu je potrebno proširiti mogućnost prijave nepravilnosti kod unutarnje prijave nepravilnosti na sva druga tijela kod poslodavca koja su po internim aktima poslodavca dužna i ovlaštena zaprimati prijave nepravilnosti koruptivnih radnji ili prijevara stoga tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća. Ovim zakonom se ne zabranjuje podnošenje prijave nepravilnosti i na druga tijela ili unutarnje mehanizme kod poslodavca.

Pa eto ne znam zašto nisam začuđena. Ne prihvaćam ni ja vaše obrazloženje, to mi jedino što mi preostaje. U ovoj bici koja je bi ipak trebala biti više razgovor, rasprava slušanje argumenata jer naša zajednička intencija bi trebala biti da iznjedrimo zakon koji će doista štititi zviždače i koji će doista biti u borbi protiv korupcije. Za ovaj konkretni amandman mogu reći često imamo situaciju da radnici prijavljuju nepravilnosti i drugim tijelima kod poslodavaca, iz neznanja, neorganiziranosti, izgubljenosti koja je ja mislim i opravdana i razumljiva i moramo ju predvidjeti, ali i zbog činjenice da često nema imenovane povjerljive osobe kod poslodavca ili zbog onog što smo ranije govorili o 20% itd. nemaju povjerenja u tu osobu i to znamo da je realnost, to nisu neke projekcije. Mi znamo da je realnost da osobe kojima se prijavljuju nepravilnost tj. koruptivne radnje vrlo često ljudi od poslodavca. I stoga je potrebno proširiti krug ljudi osoba za podnošenja prijava nepravilnosti te na taj način proširiti i zaštitu zviždača. I zakonodavac upravo ovakvim uskim propisivanjem nadležnih osoba onemogućuje adekvatnu zaštitu. Ja znam da vi to znate i ja se nadam do sutra da će doć do neke promjene. 43. amandman Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Amandman se prihvaća.

Amandman se ne prihvaća.

Nešto sam se ponadala da će taj niz, prihvaća se, prihvaća se nekako doć do nas, al nažalost nije. Dakle, ukoliko se ovaj amandmane ne usvoji, nastat će apsurdna situacija da ovaj zakon ne štiti zviždača koji je podnio kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i radi toga dobio otkaz. Direktiva niti na jednom mjestu na koju se pozivate ne spominje da treba postojati samo jedno unutarnje i samo jedno vanjsko tijelo nadležno za prijavu nepravilnosti, spominju se samo kanali prijavljivanja nepravilnosti. I zbog toga smatramo da je važno o tome sam govorila u obrani prošlog amandmana, zbog neznanja, zbog nedovoljnog poznavanja zakona, nemogućnosti dovoljnog poznavanja zakona mi imamo situacije da netko prijavi DORH-u koruptivnu radnju koja se ovdje tako blago naziva nepravilnost i zbog toga što nije prijavio osobi od povjerenja ili pučkoj pravobraniteljici nema zaštitu ovoga zakona i to je jasno ko bijeli dan. Evo pa ja ostajem naravno pri zahtjevu za glasanje, što drugo. Amandman se ne prihvaća iz razloga jer je konzumiran amandmanom Odbora za Ustav te amandmanom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 43, 44. S obzirom da je to tako onda povlačimo amandman. 47. amandman Klub zastupnika Socijaldemokrata. Amandman se ne prihvaća, radi učinkovitosti sustava zaštite prijavitelja nepravilnosti i provedbe ovog zakona važno je da postoji jedno tijelo koje je nadležno za vanjsko prijavljivanje.

Tražimo glasanje oko ovog amandmana jer smatramo da je ovdje također potrebno proširiti krug nadležnih tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti jer ukoliko se isto ne propiše nastala bi apsurdna situacija da ovaj zakon ne štiti zviždače koji je podnio kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i radi toga dobio je otkaz.

Dužnost pučke pravobraniteljice da obavještava podnositelja prijave o poduzetim radnjama je već propisana u čl. 25.

Prijedlog amandmana prihvaćanjem bi se izravno kršio čl. 15. direktive koji se vjerodostojno prenosi ovim člankom u hrvatski zakon. 51. amandman Klub zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao i prethodni. Poštovana zastupnica Antolić Vupora. Amandmanom se odredba čl. 26. st. 2. točka 1 usklađuje s prijedlogom prvenstveno korištenja unutarnjeg kanala prijavljivanja nepravilnosti ako se nepravilnost može učinkovito interno riješiti i ako prijavitelj smatra da nema rizika iz osvete. Amandman se prihvaća. Amandman se ne prihvaća. Čl. 32. je već određeno da će se privremene mjere određivati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje prisilno ostvarivanje i osiguravanje tražbina kao što je regulirano u Ovršnom zakonu.

Njegovim prihvaćanjem bi se izravno kršio članak 23. stavak 2. Direktive sukladno kojem je potrebno propisati kažnjavanje i za ovakve radnje.

Dakle, sad ću opet ponoviti da cilj ovog zakona ne bi trebalo biti represija prema prijaviteljima nepravilnosti, nego obrnuto zaštita, njihova zaštita i prevencija uopće korupcije, koruptivnih radnji i bilo kakvih nepravilnosti. Nigdje nije navedeno kako će se utvrđivati da je prijavitelj nepravilnosti znao da su informacije neistinite, te se ne zna tko to isto utvrđuje. Jer ovako formuliran članak zaista omogućuje zloupotrebe i malverzacije i razne igrice od strane poslodavca. Vrlo je široko polje njemu otvoreno i time se povećava mogućnost više danas ponavljanja puta osvete prema prijaviteljima nepravilnosti i zbog toga naravno da je to još jedan od članaka koji će demotivirati ljude da prijavljuju nepravilnosti i koruptivne radnje.

Amandman se ne prihvaća. Odavanjem poslodavca bi se ograničio doseg prekršajnih odredbi zakona budući da obradu prijave nepravilnosti mogu raditi i osobe izvan poslodavca. 56. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća iz istog obrazloženja kao i prethodni amandman. Amandmanom se otklanja široko postavljena odredba iz stavka 2. na način da se definira kao da je riječ o svakoj osobi kod poslodavca koji sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti. S obzirom da se stavak 1. i 3. ovog članka odnose na povjerljivu osobu i zamjenika, dakle na unutarnji kanal prijavljivanja. U protivnom se odredba može široko tumačiti i primjenjivati na djelatnike svih tijela nadležnih za postupanje po sadržaju prijave kao i tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti kao osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti. Amandmanom se kod prekršajne odgovornosti traži namjera povjerljivih osoba i zamjenika, te ostalih osoba koje sudjeluju u postupku prijave nepravilnosti prilikom otkrivanja identiteta prijavitelja i podataka iz prijave. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik po ovom zakonu ne uživaju posebna prava, niti im se omogućuje drugi vid stimulacije za obavljanje dužnosti povjerljive osobe, pa o pravima i obvezama tih osoba postoji nesrazmjer koji će dodatno pojačavati propisivanje njihove prekršajne odgovornosti koja pritom nije uvjetovana njihovom namjerom. Molimo glasanje. 57. amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Također tražimo glasanje oko ovog amandmana, jer budući da je formulacija iz točke 2. „Svaka osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti je previše neodređena“ Predlažemo dodavanje riječi: „kod poslodavca“ obzirom da iz točke 1. i 3. proizlazi da je riječ o odredbama koje se odnose na povjerljivu osobu i zamjenika u odnosu na unutarnji kanal prijavljivanja. Ne postoje opravdani razlozi zbog kojih bi se trebalo propisati kažnjavanje samo za namjeru. To bi bilo i suprotno članku 23. direktive u kojem se ne radi razlika u smislu počinjenja prekršaja iz namjere, odnosno nehaja. Također tražimo glasanje oko ovog amandmana, jer osobe koje sudjeluju u postupku po prijavi nepravilnosti koje i zbog nehotičnog postupanja prekršajno odgovaraju, te u pravima i obvezama navedenih osoba postoji očiti nerazmjer koji se dodatno povećava propisivanjem njihove prekršajne odgovornosti koja pritom u točkama 1. i 2. ovog članka nije uvjetovana čak niti njihovom namjerom što je mogućnost propisana odredbom članka 25. stavak 2. Prekršajnoga zakona.

Amandman se ne prihvaća. Nije prihvatljivo suditi mogućnost podnošenja optužnih prijedloga od strane pučke pravobraniteljice samo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti, budući da se u situaciji ugroze temeljnih prava i sloboda može naći povjerljiva osoba i njezin zamjenik prijavitelj nepravilnosti i s njim povezana osoba, ali i prijavljena osoba. 60. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća kao i prethodni amandman sa istim obrazloženjem. U skladu sa ustavnom definicijom pučkog pravobranitelja ovlast za podnošenje optužnog prijedloga odnosi se i na slučajeve kada je u cilju zaštita prijavitelja nepravilnosti, odnosno radi prekršaja počinjenog od strane poslodavca, povjerljive osobe ili zamjenika. 61. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Amandman se ne prihvaća.

Radilo bi se i o podacima vezanima za prijave pučkoj pravobraniteljici. 62. amandman Kluba zastupnika SDP-a koji je identičan prethodnom. Ne prihvaća se iz istih razloga. Ovim amandmanom se detaljnije definiraju tijela uključena u prikupljanje statističkih podataka u vezi sa prijavama nepravilnosti podnesenim temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koje se godišnje dostavljaju Komisiji, dakle Europskoj komisiji. Dakle, smatramo da je nužno da bi se bolje pripremilo i objedinilo podatke, potrebno bolje i temeljitije propisati i tko u kojoj fazi postupka kojem tijelu je nešto naloženo i što mora u pojedinom dijelu postupka učiniti. To je bitno kako bi pratili proces stanja u kojem se nalaze postoci neprijavljivanja nepravilnosti i kako bi nakon nekog vremena mogli rezimirati stanje tužbi, stanje prijava i općenito pratiti napredak ili napore vlasti, odnosno nadležnih tijela u postupanju u postupcima prijava nepravilnosti. Smatramo da je to jedan bez obzira što se tako čini da je kao neko prikupljanje statističkih podataka, mislim da bez tog praćenja cijelog postupka sama provedba zakona ne bi bila dovoljno uspješna. Postaje sastavni dio zakona. 64. amandman Kluba zastupnika MOST-a. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog amandmana u vezi prikupljanja statistike u svrhu unapređenja sustava je djelomično prihvatljiv, ali ne u predloženom izričaju. Sudsku zaštitu sukladno ovom zakonu mogu ostvariti i osobe koje nisu prijavitelji nepravilnosti, povezane osobe, povjerljive osobe i njihovi zamjenici. 65. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Postaje sastavni dio zakona. 66. amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Amandman se ne prihvaća. Upućivanje na povoljniju primjenu odredbi moguće je propisati samo ako se radi o materijalno pravnim odredbama. I ovo je posljednji amandman kluba Socijaldemokrata. Izražavamo veliko nezadovoljstvo i jako smo razočarani što niti jedan amandman nije prihvaćen od strane kluba Socijaldemokrata. Što se tiče ovog amandmana mi tražimo glasanje, jer dosadašnji prijavitelji nepravilnosti će biti u nepovoljnijem položaju i stoga je potrebno nadopuniti ovaj članak i omogućiti i dosadašnjim prijaviteljima nepravilnosti adekvatnu zaštitu. Također, kako je već navedeno predmetna direktiva je već dugo na snazi, a iz ovog prijedloga zakona proizlazi da neće biti isto zaštićeni prijavitelji nepravilnosti ova dva zakona. Dakle, predlagatelj zakona osim što kasni sa usklađivanjem zakona čime se prijavitelj nepravilnosti po dosadašnjem zakonu itekako će biti stavljen u nepovoljniji položaj, zato tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća sa obrazloženjem kao i prethodni amandman.

Dakle, udruga „Pomak“ je novo osnovana udruga koja okuplja zviždače. Dakle, ovi amandmani dolaze iz realiteta, iz užasa, iz stigmatiziranosti, iz gubitka posla, iz situacija egzistencijalne ugroženosti, iz situacija sramoćenja. Ni jedan amandman niste prihvatili. Ne želite prihvatiti ni ovaj zadnji koji bi dosadašnje prijavitelje nepravilnosti, tj. prijavitelje koruptivnih radnji barem stavilo u isti položaj kao i neke buduće. Meni jedino preostaje da tražim glasanje, da ove obrane amandmana i ovaj prijedlog zakona koji je mogao biti jedno moćno oružje u borbi protiv korupcije zbog koje nam ljudi iseljavaju što svi znamo. Tražim glasanje. 68. amandman Kluba zastupnika MOST-a. Amandman se ne prihvaća. U članku 11. stavku 1. točci 4. definirano je pravo na besplatnu pravnu pomoć, a ne postupak. Ostatak prijedloga je već adresiran tekstom konačnog prijedloga zakona. Predstavnika MOST-a nema ovdje, pa ćemo o tom amandmanu morati glasovati. Sad još imamo prijedlog jednog zaključka koji je podnio Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora. Klub zastupnika SDP-a predlaže uz Konačni prijedlog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242. sljedeći zaključak: Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 180 dana predloži Hrvatskom saboru izmjene i dopune ovog zakona u kojima će se osigurati pravni okvir za organizaciju sustava psihosocijalne pomoći prijaviteljima nepravilnosti. Sustav emocionalne podrške će postići željeni cilj zakona, a ministar pravosuđa i uprave će u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti akt kojim će se urediti sustav emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti. Ne morate se, ali izvolite možete isto se izjasniti. Obećano je da će samim zakonom se psihosocijalna pomoć omogućiti, ali nije se željelo, takvo je obrazloženje odgoditi primjenu zakona. To je obrazloženje vaše, a ispred kluba SDP-a je obrazloženje ovakvo. Kako se ovaj zakon ne bi donio samo da bi se pohvalilo pred EU u smislu suhoparnog usklađivanja sa direktivama i kako bi provedba zakona imala za cilj stvarno zaštititi hrabre građane koji prijavljuju nepravilnosti često stavljajući u opasnost svoju egzistenciju i psihofizičko zdravlje u svrhu zaštite javnog interesa potrebno je prijaviteljima osigurati pravo na pružanje brze i kvalitetne psihofizičke podrške po posebnim protokolima unutar javno zdravstvenog sustava. U očitovanju na prijedloge, primjedbe i mišljenja iznesena u prvom čitanju Vlada se očitovala kako organizacija sustava psihosocijalne pomoći u ovom trenutku nije moguća bez značajne odgode primjene zakona, te kako će se o mogućnosti uspostave tog sustava razmišljati u budućnosti. Zbog ranije navedenog smatramo da je nužno da se u uspostavu sustava psihosocijalne pomoći krene čim prije, te stoga ovim zaključkom ostavljamo Vladi Republike Hrvatske primjereni rok od 180 dana da predloži Hrvatskom saboru izmjene i dopune ovog zakona kako bi se adekvatno reguliralo to pitanje. Mi ćemo nastaviti sa, sad ćemo završiti sa današnjim radom. Nastavit ćemo sa radom sutra u 11,00 sati iznošenjem stajališta klubova, a u 12,00 će biti glasovanje, po običaju.